Děkuji, pane ministře. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Pan zpravodaj přijde po vás, máte přednostní právo. Děkuji. Ano, eviduji vaše veto.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, cílem úpravy je výhradně plnění legislativních závazků plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unie. Splnění harmonizovaných technických požadavků je podmínkou pro volný pohyb výrobků na jednotném evropském trhu. Zajištění kvalitního regulatorního rámce na národní úrovni má tudíž zásadní význam pro konkurenceschopnost domácích výrobců v rámci tohoto trhu. To platí obdobně rovněž pro dovozce ze třetích zemí a v omezené míře pro distributory výrobků z jiných členských států. Nepřijetím této právní úpravy by vzniklo riziko, že Česká republika může být vystavena možnosti zahájení řízení pro neplnění povinností na základě článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. S tím by současně vznikalo nebezpečí, že ostatní členské státy Evropské unie budou u stanovených výrobků uváděných na trh podle nedůsledně implementovaných směrnic EU oprávněně bránit v jejich pohybu po vnitřním trhu Unie.

Důvodem snahy pro zrychlení tohoto procesu je to, že tato směrnice by měla platit od dubna příštího roku.

Děkuji a váš návrh eviduji a budeme o něm hlasovat až na konci prvého čtení. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Pan zpravodaj chce závěrečné slovo? Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak. Tudíž se budeme zabývat návrhem pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech o 30 dní, tzn. na 30 dnů.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto zákona.